Tak vy vlastně říkáte...

No tak neříkejte mi... Toto si podle mě zaslouží projednat řádně ve výborech a nikoliv hrrr hrrr, jak vy říkáte, protože osudy těch 3 milionů lidí, kteří si nemůžou sami pomoci já to za SPD považuji jako závažný problém.

To jako v každém případě.

Musím vám to prostě vysvětlit, protože podle všeho představitelé vlády nechápou, nechápou vůbec, co jsou to důchody.

Takže se podívejme, jak probíhá například řízení o přiznání starobního důchodu. Tak budu obětním beránkem klidně. Ale já myslím, že by se nemělo skákat mi do řeči. Tak se podívejme na řízení o přiznání starobního důchodu.

No a pak se divíte, že my tomu tady bráníme.

Takže jak to probíhá před zahájením řízení. Pro řádný starobní důchod musí pojištěnec splnit dvě podmínky.

V případě, že si pojištěnec dobrovolně nezažádá o důchod a rozhodne se zůstat výdělečnou osobou, takzvaně přesluhovat, zvyšuje se mu procentní výměra důchodu a řízení se nezahajuje. Před dosažením řádného starobního důchodu je možné si zažádat o předčasný starobní důchod. Žadatel však musí splnit potřebnou dobu pojištění. O předčasný starobní důchod si může pojištěnec zažádat maximálně pět let před nárokem na řádný starobní důchod. Žadateli je následně snížena procentní výměra důchodu. Doporučené úkony před žádostí o starobní důchod.

Žádost o starobní důchod.

u cizinců doklad prokazující jejich totožnost; doklady o výkonu vojenské služby nebo civilní služby; doklady prokazující výchovu dětí anebo péči o děti; rozhodnutí obvodní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo místní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu péče o osobu závislou;